Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Žádám tedy, aby vystoupil pan poslanec Martin Plíšek... Dobře, pan poslanec Plíšek stahuje svoji přihlášku. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, já už nebudu dlouho zdržovat.

Ale přesto mi dovolte, abych se tady zeptal předkladatele, jaké jsou opravdové důvody změny de facto vynětí obcí do 10 tisíc. Není to ten důvod? Nebo je? A znovu opakuji, že radši bych měl... A chápu to odložení.

Nemám problém, když se změní systém. Ale za těch podmínek, které tady už padly. Já vím, že vás to nezajímá. Ale mě ano! Děkuji. Další řádně přihlášený je pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Mě také zajímá, proč jsou vyjmuty obce do 10 tisíc. To nedává logiku samo o sobě. Buď tam budou spadat všichni, anebo nikdo. Je to nesmysl. Takže mně se tohle opravdu taky nelíbí.

My tady furt omíláme zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, pak se tady řeší finanční kontrola, pak tady řešíme slavný registr smluv. Pořád. Opravdu.

Mně to opravdu přijde trošičku trapné. Eviduji váš návrh. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Benda. A opět požádám kolegy zvlášť v levé části sálu, jestli chcete diskutovat, jděte do předsálí, ať je rozumět. Prosím, pane poslanče. Já jsem chtěl jenom reagovat na pana kolegu Klána, který říkal, že to logiku nemá.

Vyřeší to tu problematiku NKÚ, protože ten nemá šanci na to, aby kontrolovat všech 6 tisíc obcí. Ale v každém případě platí, a to já věřím, že se prokáže na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že není oblast ve veřejné správě, která by nebyla pod kontrolou nějaké instituce, teď řeknu, která přímo nezřizuje, ať už je to příspěvková organizace či cokoli. Není taková oblast. Jsou tady mraky institucí, které mají právo kontrolovat. A všude ten stát je. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Benda s faktickou poznámkou. Vážený pane místopředsedo, vážený pane zpravodaji, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já jsem nechtěl reagovat v té minulé rozpravě k návrhu ústavního zákona, kde mi paní ministryně šla říct, co se v ústavním zákoně změnilo, a říkala mi věci, které se změnily v tom prováděcím zákoně. Já samozřejmě chápu, že jí tohle to úředníci poslali jako podklad.

To je poznámka první.

A přiznám se, že asi se zlomyslností sobě vlastní navrhnu v průběhu projednávání, abychom toto kritérium stanovili na milion. Tím se vypořádáme s celou touhle zbytečnou diskusí o kontrole obcí.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Přečtu omluvy.

Nyní řádně přihlášený pan poslanec Hovorka. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, já bych chtěl znovu připomenout rozpravu, která probíhala k těmto dvěma bodům před dvěma lety. Já si velmi dobře vzpomínám, že požadavek na určitou výjimku pro malé obce zazněl často v diskusích i v diskusích Senátu a byly to časté připomínky Svazu měst a obcí, které se obávaly dopadu na menší obce. Z toho potom vyplynula ta číslovka 10 tisíc. Myslím, že tehdy předkládal pozměňovací návrh pan kolega Stanjura. To bylo hlavním záměrem a hlavním smyslem předkládaných novel jak Ústavy, tak zákona o NKÚ. Takže prosím vás, berme to takto.

Eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče.

Ale můžeme si to na výboru případně, pokud se to tam dostane, určitě prokázat, že něco takového je. A potom, když on tady říká, že jde vlastně o ty obce, které mají příspěvkové organizace. No, v zákoně je napsáno 10 tisíc obyvatel. Takže to také není pravda.

Já vám děkuji. Faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky.